Děkuji. To bylo poslední vystoupení v podrobné rozpravě, kterou tímto končím. Pane ministře? Není zájem. Pan zpravodaj také nemá zájem.